Na základě jednacího řádu, pane ministře, moment.

To je to, co my kritizujeme a vy tady obhajujete. To je ten rozpor, který tady spolu vedeme. Tak děkuji. A nyní tedy pan ministr s přednostním právem a připraví se pan poslanec Juříček.

Na tom není skutečně nic mimořádného. A je jenom otázka, jakou formou se to dělá.

A to je právě ta benefice. Mimo jiné ve světě jsou zcela běžné a možná dokonce nejpopulárnější tzv. daňové odpisy, tzn. odečty z daní na podporu výzkumu a vývoje.

Snahou je skutečně vytáhnout a vybrat velmi zajímavé společnosti, které se rozhodly podporovat vývoj, a ty nepřímým daňovým způsobem, čili odpočtem od daní, zvýhodnit. Zatím jedna jediná faktická poznámka. Tak vaše dvě minuty. Je to pravda. I taková země, jako jsou Spojené státy, podporuje podniky, ať jsou malé, střední, velké. Naopak si myslím, že tyto prostředky slouží k tomu, jak tyto věci propojit. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Existuje výzkum základní a výzkum aplikovaný a často právě ten firemní, aplikovaný, staví na výsledcích toho základního, který je často sponzorován státem nebo veřejnou sférou. Neříkám, že to tak je vždy, ale je to systém, který se uplatňuje ve vyspělých státech na světě. Takže prosím, toto rozlišujme.

Dámy a pánové, přece jenom já musím říct, že neexistuje osvícená vláda na světě, která by neměla nástroj, jak podpořit chytré nápady a jak podpořit chytré firmy, které právě dávají peníze do výzkumu, vývoje, do inovací, do laboratoří. Já si myslím, že to, co teď vláda připravila, je konečně věc, která je selektivní, která je chytrá a která podporuje chytré věci.

Teď Brazílie se snaží opsat dokonce náš předběžný investiční zákon, protože i Brazílie teď pochopila, že chce jít cestou inovací a nových nápadů.

Přece jenom se bude velmi obtížně rozhodovat o tom, jakou ten nápad má úroveň kvality. To je pravda. To je pravda. Ale není to plošné a je to na rozhodnutí té vlády, aby chytré věci dokázala rozpoznat. A myslím si, že v úrovni pana ministra máme záruku, protože to je člověk, který celý život dělal ve vývoji a celý život tlačil všechny věci tak, aby opravdu věci měly přidanou hodnotu. Takže já nerozumím moc té diskusi a prosím vás, buďte chytří. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi říct také pár slov k investičním pobídkám. My se tomu na hospodářském výboru samozřejmě dlouhodobě věnujeme. Řekněme si, jaká byla doba minulá a co se vlastně dělo. Investiční pobídky podle nějakého obecného vzorce dostávaly a slyšeli jsme to tady ze statistiky kolegů poslanců ty největší firmy. Těch malých a středních to bylo za posledních pět let pouze 6 %, což je strašné číslo.

V těch smlouvách bylo napsáno, že pokud dostávaly finanční prostředky na zaměstnávání zaměstnanců, tak už tam nebylo na zaměstnání českých zaměstnanců, ale v těch smlouvách už bylo zaměstnanců z Evropské unie.

Tím pádem Česká republika z toho neměla vůbec nic.